Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Jandu.

Jsou doma. Ty kontroly se dělaly dobře.

Zavřeli jsme ostravské šachty. A vlastně ti lidé, kteří naplnili expoziční dobu, už nemohli pracovat na šachtě jako kmenoví zaměstnanci, tak nastoupili do těch agentur jako agenturní pracovníci.

Jsou bez práce.

Já děkuji, pane předsedající.

To je hraní si se slovíčky.

Zda myslíte teplotu, jakou teplotu, jak měřenou. Čemu říkáte příznak. Zda myslíte tu definici, která byla na začátku covidu. Znamená to, že nemají rakovinu? Mají! Je vysoce pravděpodobné, že se možná nějaké komplikace objeví.

To by mě velmi zajímalo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, prořídlé řady Poslanecké sněmovny svědčí o nazrálé době, kdy již pozornost upadá, tak mi dovolte na začátek pouze krátkou moji teorii k té lékařské debatě, která tady proběhla.

Vzpomeňte si na první informace o covidu a vzpomeňte si na to, co nám říkali tehdejší členové krizového štábu a jak nás připravovali jako společnost na to, co nás čeká. Hovořili o tom, že hlavním cílem všech opatření, která stát dělá, je tu křivku nárůstu protáhnout. Hovořili o tom, že nejdůležitější je zabezpečit maximálně kapacity zdravotnictví, aby nebylo přehlceno, aby měl každý, kdo potřebuje plicní ventilátor, ho k dispozici, aby na každého, který potřebuje lékařský zásah, bylo pamatováno.

To byl cíl. Co se stalo nyní? A většina řečníků tady u tohoto pultu v té základní filozofii s tímto přistupuje.

Kolik lidí tu chřipku už bere jako běžnou chorobičku a prostě očkování, to je nepodstatné, protože každý jsme měli chřipku? Nebudeme se muset naučit žít s tím, že i ten covid jednou budeme mít všichni ve společnosti?

Je to celosvětová tabulka výskytu po jednotlivých státech, výskytu covidu, která je co minutu aktualizována podle hlášení jednotlivých zdravotnických systémů různých států.

Ta křivka neustále roste. Jinými slovy, podle těchto křivek můžeme říci, že nejsme schopni covid porazit. On tady prostě již neustále mezi námi bude. Co se týká aktuální situace, kterou máme v naší zemi.

Ale ten plán existuje. My dokonce v zákoně máme řešení těchto situací.

Závisí pouze na nás, jak tyto podmínky uplatníme.

My jsme již část z toho využili. V tomto zákoně se hovoří o stavu nebezpečí, nouzovém stavu a stavu ohrožení státu. Stav ohrožení státu nenastal, nejsme napadeni zvenčí a nemáme tyto problémy, které by stát mohl uplatňovat. Vláda ho uplatnila. Výsledky jsme všichni jasně pocítili na své vlastní kůži.